Genetická a genomická data osob, skupin lidí a nakonec i definovaných populací jsou natolik citlivá a intimní, že nemohou být v žádném případě poskytnuta komukoliv k užívání bez jasného vysvětlení, k čemu mají být použita a k čemu by mohla být zneužita.

Já tady už dál to nebudu rozebírat.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Diskuse k návrhu nařízení Evropské unie k Evropskému prostoru pro zdravotní data.

Máte zájem?

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Zároveň tutéž elektřinu společnost ČEZ Prodej kupuje jen s ročním předstihem, a to za jinou cenu, několikanásobně vyšší. Na faktuře koncových zákazníků se pak objevuje výsledná cena přes 9 korun za kilowatthodinu silové elektřiny, přičemž zákazník zaplatí cenový strop 6 korun a rozdíl doplatí dodavateli stát z daní nás všech.

Je otázkou, kde a komu ten rozdíl zůstává. Do roku 2001 včetně byly veškeré ceny dodávky elektřiny regulovány.

Ve světle posledního vývoje a enormního neodůvodněného růstu cen elektřiny pro české zákazníky jsem přesvědčena, že bychom se měli vrátit zpět k regulaci cen elektřiny, a to v plném rozsahu, včetně její obchodní, dosud neregulované složky. Z tohoto důvodu navrhuji zařadit tento bod jako třetí bod programu dnešní schůze Sněmovny. Děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Juchelka a připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo. Moc děkuji, paní předsedající.

Pro to hlasovali všichni poslanci, včetně poslanců vládní koalice. A co se stalo? Systemizace samozřejmě proběhla, doporučení výboru pro sociální politiku akceptováno nebylo a v tuto chvíli se ozývají desítky organizací béčkových, které jsou placeny přímo ze státního rozpočtu, že díky této systemizaci nedostanou peníze dříve než v polovině května. Co to tedy znamená? Znamená to, že desítky poskytovatelů sociálních služeb a statisíce jejich klientů jsou v ohrožení.

Vždy můžeme konstatovat, že v uplynulých letech, to znamená od roku 2014, každý rok bylo vyhlášeno nebo byly termíny vyhlášeny této výzvy pro poskytovatele služeb před koncem roku, aby věděly ty sociální služby, na čem jsou, to znamená říjen, listopad, maximálně prosinec.

Ta metodika podle právních analýz je protiprávní, neakceptovatelná a extrémně nebezpečná, jak píšou někteří právníci.

Takže já prostě bych chtěl otevřít tady tento bod, poněvadž se opravdu jedná o statisíce klientů, o stovky zaměstnanců v těchto sociálních službách, poněvadž jsou ohroženi samozřejmě klienti.

Bavíme se skutečně o těch nejzranitelnějších v České republice. Například by měla z tohoto programu prý vypadnout jako jedna z priorit paliativní péče.

To znamená dlouhodobějších výzev, ale také z hlediska krátkodobé budoucnosti, to znamená, jakým způsobem budou financováni v tomto roce.

Takže já si myslím, že mí kolegové poslanci, společně se mnou je to už potřetí výzva na to, abychom tento bod otevřeli, a pevně věřím, že ho otevřeme a že ho můžeme prodiskutovat, jakou vizi mám MPSV právě tady s těmito nadregionálními organizacemi a proč tady toto překotně dělá, proč uvádí klienty do nebezpečí a zaměstnance sociálních služeb taktéž, a chtěl bych to zařadit jako první bod dnes a nebo jako druhý bod zítra. Výborně, pane poslanče, děkuji za upřesnění.